Ale máte pravdu.

Máte námitku?

Otázka je, zda budeme postupovat podle písmen v hlasování, anebo podle částky. Pokud bychom hlasovali podle částky, tak B9 jsme nehlasovali. Já u všech těch pozměňovacích návrhů částky nečtu. Přátelé, máte tabulky, takže kdybych vůbec nečetl, o co se jedná, a četl jenom pořadové číslo, tak postupuji správně.

Paní poslankyně Černochová. Pane místopředsedo, o námitce pana kolegy Urbana jste měl dát hlasovat bez rozpravy hned. Dobře. Učiním tak nyní. To znamená, dávám hlasovat o tom, zda námitka pana poslance Urbana o tom, abych to teď řekl správně, že budeme opakovat hlasování u pozměňovacího návrhu B9.

Kdo je proti?

Pan ministr? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme postoupit dál. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 131, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 40, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. B12 bylo staženo.

Stanovisko je nesouhlasné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Jsou tady dvě varianty. To znamená, že bychom měli hlasovat o té první variantě.

Dobře, děkuji. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Takže tím jsme se vypořádali s tímto pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrh pod pořadovým číslem B15 Ministerstvo spravedlnosti, 35 milionů pro asistenty ohledně dozoru nad exekutory. Pan ministr? To neprošlo.

Má? Ale když byl přednášen tento postup, tak nikdo námitku nevznesl. Omlouvám se, pane kolego. V tom případě pan ministr? Stanovisko?

Kdo je proti této variantě, tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 134, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 89, proti 79. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nesouhlas. Pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 135, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 88, proti 75. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana zpravodaje je sice logické.

Třeba to někomu dojde. Dobře. Byla vznesena námitka, o které dám hlasovat. Pane kolego, moje stanoviska, prostřednictvím pana předsedajícího, nechte laskavě na mně.

Chtěl jste hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, který je pod písmenem B16?